Považuji debaty politiků o tom, kdy nařídíme konec těžby uhlí, za trochu zbytečné, protože nakonec rozhodne reálný ekonomický život. Myslím, že k útlumu nakonec dojde ještě dříve, než se všechny uhelné a postuhelné komise dohodnou, protože to začne být ekonomicky nevýhodné; bude velký tlak i z bankovního sektoru, aby se takový typ podnikání nepodnikal.

Reálně tyto tři kraje potřebují pomoc z centrální úrovně, protože jsou víc zasaženy a budou víc zasaženy, a tady se na to bohužel nemyslí.

A jen tak mimochodem, co říkal můj předřečník: ty miliardy slibovala vláda Miloše Zemana. No, bylo to v minulém století a tisíciletí, kdy ty sliby zazněly poprvé.

Třináct let!

Tomu já rozumím. Ale pro nás ostatní je to hlasování o mnoho těžší než pro kolegyně a kolegy z těchto dvou krajů. Děkuji.

Děkuji za slovo. Já bych jenom rád zareagoval na mé dva předřečníky. Tady nejde o to, že bychom zapomněli na Moravskoslezský kraj.

To bych jenom rád zareagoval na pana Stanjuru.

Znovu opakuji, nejedná se o nějaké velké peníze, jsou to řádově desítky milionů korun.

Podle našeho návrhu by až 210 milionů šlo těm krajům, to znamená těm samotným krajům to pomůže v daleko větším objemu než v současné době, a proto taky tento návrh navrhujeme a proto si myslím, že je dobré ho schválit.

Po předchozích vládách tam musí koneckonců i hejtman, kterého dobře znáte, řešit spolu s námi mnoho problémů.

Takže vás o to žádám.

Děkuji za slovo.

Já jsem mu řekla, že principiálně nejsem proti, určitě. Víte, já jsem byla na zastupitelstvu Karlovarského kraje jako poslankyně, nejsem krajská zastupitelka. Zastupitelstvo zavázalo své poslance, aby hlasovali pro tento návrh.